Já jsem spíš vyjadřoval obdiv nad tím, že pan kolega tady vznesl takovou sebekritiku. Pokud se mu to nelíbí, že to v podstatě, nevím, jestli on tady byl tehdy, nebo nebyl, ale jeho spolustraníci způsobili. Ale to není kritika, já jsem tady nechtěl na toto téma vyvolat diskusi, chtěl jsem to jenom uvést na pravou míru. A to je v podstatě vše. Děkuji. Děkuji i za dodržení času. Děkuji za slovo. Já tady určitě nepovedu diskusi, jestli modrá je dobrá nebo už není dobrá. On tady říkal, že už proběhla notifikace, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Čili bych se chtěl zeptat, jestli formálně proběhla notifikace tak, aby bylo možno používat biopaliva v těch úrovních, jak je navrhováno po roce 2015.

Já jsem se chtěl zeptat, zda proběhla oficiální notifikace, protože toto nesdělil nikdo jiný než dnes ve své úvodní řeči tak trochu skrytě pan ministr, nebo já jsem to nevnímal jako s důrazem, pan ministr zemědělství. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A teď vám musím něco přiznat.

Děkuji za faktickou poznámku i dodržení času. Faktická poznámka pana poslance Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych tady jenom krátce zareagoval na slova pana ministra zemědělství pana Jurečky, který řekl, že by tady měli mluvit zejména zástupci Ministerstva životního prostředí, a chci upozornit, že přestože tady celou dobu, a nejenom dnes, ale těch několik mnoho dnů, co to projednáváme, sedí ministr životního prostředí, tak ten ještě nepromluvil k této velmi závažné situaci. Mnoho a mnoho hodin a tady měl stát ministr životního prostředí a ten tady měl bránit českou krajinu, českou přírodu a ochranu. Ministr životního prostředí k tomuto tématu zde ve sněmovně zatím ještě neřekl ani slovo. Ani slovo. Děkuji. Já bych rád udělil slovo panu ministru Brabcovi, který je přihlášen už nejméně hodinu, po celou dobu, co řídím schůzi, a ještě se nedostal ke slovu kvůli faktickým poznámkám a dvěma přednostním právům. Za to já nemohu. Takže vážení kolegové, kolegyně, pokud se odhlásí pan místopředseda vlády Bělobrádek, pan kolega Stanjura, pan kolega Korte, paní kolegyně Němcová, ano, dám okamžitě slovo s přednostním právem panu ministru Brabcovi. Prosím, máte slovo, pane místopředsedo vlády. Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, ano, žlutá je barva naše!

Také chci upozornit, že ne všechno, co vypadá jako řepka, je řepka. Každopádně si myslím, že je to lepší přístup, že my jsme rádi, že je žlutá, než když někteří rasisté, když napadne sníh, jsou rádi, že jsou Čechy bílé. Děkuji.

Já jsem ve frontě za ministrem životního prostředí s přednostním právem, ale to nevadí.

Ani jednou.

V našem a v klubu ANO.

KDU samozřejmě taky pro. Ale to nebyla předchozí vláda! Naši ne. Ale i bez těch našich hlasů by ten zákon prošel den před volbami.

No byli! Byli. Tak říkejte naše vláda to zavedla, ne ta jejich minulá.

Ještě než mu udělím slovo, přečtu došlé omluvy z jednání, a to paní poslankyně Golasowská, pan poslanec Herbert Pavera, pan poslanec Jan Sedláček a pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvají z dnešního jednání. Nyní pan poslanec Daniel Korte s faktickou poznámkou. Naše staré hodiny bijí čtyři hodiny. Musím s politováním konstatovat, že jsem stále neslyšel od pana ministra zemědělství odpověď, proč je třeba daňově zvýhodňovat biopaliva první generace.

Já prosím nevím proč.

Já vůbec nevím, když ta biopaliva první generace jsou takové dobro, tak proč by je neměl vyrábět zadarmo? Aby vrátil společnosti to, co od ní získal! Také s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Dneska je to v meziresortním řízení mezi jednotlivými komisaři a 30. 6. je konečný termín, kdy máme dostat konečné vyrozumění do České republiky. Taková je teď situace.

Děkuji.

Faktické poznámky v tomto pořadí.